Neruší se stravenky, čeští občané jsou na to zvyklí, ale samozřejmě dáváme zaměstnavatelům si vybrat, jaký benefit zaměstnancům poskytnout, a je jasné, že ten milion zaměstnanců, kteří nemají možnost dostávat stravenky, tak ti skutečně byli znevýhodněni.

Myslím, že tento balíček, skutečně balíček, není to balík, jak bych předpokládala, propustíme do druhého čtení a podrobnou debatu si necháme na rozpočtový výbor. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Ještě jednou dobrý den, dámy pánové, vážená paní ministryně. Past takovýchto daňových balíčků je v tom, že obsahuje věci, které jsou z našeho pohledu pozitivní, pak samozřejmě obsahuje body, které jsou neutrální, ale bohužel i věci, které tak pozitivní nejsou a ke kterým máme nějaké výhrady.

Nicméně to, že návrh novelizuje celkem 30 zákonů, tak paní kolegyně Kovářová, vaším prostřednictvím, tady řekla bez ladu a skladu, pan Dolínek to tady uvítal, resp. pelmel, z mého pohledu skutečně se nedá dobrým způsobem rozhodovat o jednotlivých věcech, protože skutečně může jedna jediná negativní věc omezit pozitivní hlasování k celému balíčku. Já musím říct, že to není rozhodně něco, co bychom měli vítat, že nám předkládáte, tento daňový balíček, ve kterém chcete změnit 30 zákonů. A neříkáme to sami, řekla to i předsedkyně Legislativní rady vlády, která k tomu dala následující stanovisko já vám ho s dovolením, kolegyně a kolegové, přečtu: Nepřispívá k přehlednosti navržených změn a znesnadňuje orientaci v těchto změnách těm, kteří mají takový návrh zákona posuzovat nebo schvalovat.

A dovolím si ještě jednu citaci, kterou byste, paní ministryně, ve vládě měli znát, a to je programové prohlášení vlády, kde jste slíbili, že budete prosazovat stabilní a předvídatelné daňové prostředí, že změny soustavy daňových zákonů budou prováděny pouze několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti.

Ještě vám připomenu jedny vaše výroky, které jsou z úst jak pana premiéra, tak vašich, tak zejména programu hnutí ANO do parlamentních voleb 2017: Nebudeme zvyšovat daně, naopak je budeme snižovat. Dokonce pan premiér říkal: Nestrašte lidi! Žádné daně zvyšovat nebudeme. Přesto tento daňový balíček opakovaně navrhuje zvýšení spotřební daně na tabák. Vy jste si už skokově schválili zvýšení spotřební daně na tabák v minulém daňovém balíčku a náš poslanecký klub a náš předseda klubu pan kolega Stanjura tady navrhoval postupné zvyšování, resp. postupné rozdělení toho zvýšení, aby byla nějaká stabilita, aby se dalo také vyhodnotit, jestli se skutečně změnilo chování spotřebitelů tak, jak vy možná ve víře předpokládáte, nebo zda skutečně ty dopady byly takové, jaké jste očekávali.

Já mám totiž obavy, že je to zase jenom snaha hledat nějaké zdroje a zašmátrat rukou státu v kapse daňových poplatníků. Já vám děkuji za odpověď. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Z místa je přihlášen pan poslanec Václav Votava. Děkuji za slovo.

Ale to přece lze nějakým způsobem regulovat, lze stanovit nějakou hranici marží, takovou, aby byla samozřejmě přijatelná, efektivní a oprávněná.

Já si myslím, že je možné, co se týká těch stravenek, v tom udělat trochu pořádek.

Možná jednou z takových cest je digitalizace těch stravenek, o které se hovoří a dosud zavedena samozřejmě nebyla.